Máme zde tři návrhy usnesení.

Nevím, jestli paní poslankyně Valachová... tak také po bodech. A pan poslanec Beitl má pouze jeden návrh. Takže tolik návrh procedury. Myslím, že procedura je srozumitelná.

Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte. Návrh číslo 1, který zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 20. dubna t. r. předložila Poslanecké sněmovně návrh k urychlenému dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2,072 mld. korun dle schváleného usnesení Komise pro sociální věci Asociace krajů České republiky. Děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Další návrh, který jsem přednášel, je bod číslo 2: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 9. 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice dle ustanovení § 101a zákona o sociálních službách s porovnáním dopadů na poskytování sociálních služeb v jednotlivých krajích. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Návrh číslo 3: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby po projednání s Asociací krajů předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně změn § 101a a přílohy tohoto zákona týkající se výše procentního podílu krajů na celkovém ročním objemu finančních prostředků na sociální služby, které budou reagovat na analýzu funkčnosti současného modelu financování sociálních služeb v České republice s cílem odstranit meziregionální rozdíly. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Vysvětloval jsem při načítání. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Dále bychom hlasovali usnesení, které navrhla paní poslankyně Valachová, bod I: Poslanecká sněmovna žádá vládu k zahájení jednání ve věci zajištění dofinancování sociálních služeb v roce 2019 na základě výstupu Asociace krajů ČR. Děkuji. Tak prohlašuji hlasování za zmatečné. Nezdržuju, už se těším na Faltýnkův bod.

Nevím, jestli budeme teď načítat legislativně technické opravy, nerad bych se do toho pouštěl.

Pokud nikdo nemá problém s touto změnou, tak zahajuji nové hlasování o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále budeme hlasovat bod II paní poslankyně Valachové: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě zlepšit meziresortní spolupráci s cílem systémově koordinovat financování sociálních služeb při maximálním využití zdrojů v rámci různých resortů. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ale není o to zájem. Takže jsme se vyrovnali se všemi návrhy, návrhy usnesení v některých případech byly schváleny.